Cílem předkládaného návrhu je provedení dílčích změn zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a sjednocení terminologie. Navrhované úpravy zákona spočívají zejména ve změně způsobu hodnocení výzkumu, vývoje a inovací, v zavedení nového institutu projekty sdílených činností, ve změně poskytování informací prostřednictvím informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a ve změně způsobu zúčtování se státním rozpočtem v souvislosti s vyhláškou Ministerstva financí číslo 367/2015 Sb. Význam hodnocení vědy a výzkumu nabývá globálně na důležitosti. Za prvé proto, že představuje motivační nástroj skutečně kvalitní a excelentní vědy a výzkumu, za druhé z důvodu požadavků na odpovědné a účelné nakládání s prostředky z veřejných rozpočtů.

Novela si klade za cíl stanovit základní postupy hodnocení výzkumných organizací.

K této části si dovolím zdůraznit, že navrhovaná změna ve způsobu hodnocení vědy a výzkumu byla široce a konsenzuálně diskutována se všemi relevantními aktéry této oblasti, zejména s MŠMT, s Českou konferencí rektorů, s ostatními ministerstvy, s Akademií věd České republiky a resortními výzkumnými organizacemi. V návrhu zákona se dále zavádí nový institut projekty sdílených činností. Potřeba jeho zavedení vyplynula z výhod zabezpečovat některé činnosti společně z jednoho místa pro celou oblast výzkumu, vývoje a inovací, to je pro výzkumné organizace, ústřední správní úřady či agentury zabývající se podporou výzkumu, vývoje a inovací.

Navržené úpravy mají napravit současný stav a zvýšit přehled o efektivitě činnosti velkých výzkumných infrastruktur a jejich využívání vědeckou komunitou.

Navrhuje se tedy odstranit povinnost poskytovatele vypořádat závazky ke státnímu rozpočtu pouze v ročním režimu a umožňuje se postup obvyklý při financování evropských projektů.

Návrh zákona nemá vliv na rovnost mužů a žen, nevytváří korupční prostředí a ani nemá dopad na státní rozpočet. Náklady na nové projekty sdílených činností budou hrazeny ze stávajících výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace stejně jako doposud a jsou součástí schválených výdajových limitů. Děkuji vám za pozornost. Děkuji paní místopředsedkyni vlády a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, kterým je pan poslanec František Vácha. Prosím, máte slovo. Vážená vládo, paní ministryně, dámy a pánové, já vás nebudu dál nudit problémy vědecké komunity a změnou zákona o podpoře výzkumu a vývoje.

Nicméně ten konsenzus tady je.